A pokud tam dochází výrazně ke zhoršení poměru mezi náklady a kvalitou a výstupem z té stavby, si myslím, že je namístě, abychom i touto cestou ukázali nejen veřejnosti, ale zejména i exekutivě jako takové, že jsme ochotni se tím problémem zaobírat a že jsme ochotni tam hledat vazby, které si myslím, že i ta komise pojmenovává vcelku dobře, a to je to, že se samozřejmě to tady zaznělo zaobírat padni komu padni, najděme konkrétního viníka. Myslím, že největší problémy vznikly právě v realizaci stavby. Tam došlo k selhání celé řady kompetencí, které má investor vůči dodavatelům. To si myslím, že je zásadní, že tam ať už projekt byl vytvořen jakýmkoliv způsobem a je dopracován i v průběhu realizace stavby, je bezpodmínečně nutné, aby tam neselhávaly kontrolní mechanismy, které jsou jednoznačně nastaveny.

Já jsem vyloženě pro to, abychom tyto problémy rozkryli, pokud se nám to vůbec v komisi podaří, jako politici a dali samozřejmě jasné vodítko k tomu, jak postupovat dále vůči tomu, když neplní exekutiva svoji roli v rámci výstavby těchto liniových staveb. Takže já mohu říci za klub poslanců KSČM, že od samého počátku, kdy jsme paní kolegyni Havlové přislíbili podporu této komise, tak i při dnešním jednání budeme podporovat její vznik a budeme se snažit také aktivně podílet na její činnosti. Děkuji za pozornost. Já děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo, paní předsedající. Já opravdu jen krátce. Mně by stačil možná čas faktické poznámky, protože řadu už tady řekli předřečníci, kteří si vzali faktické poznámky, takže já své vystoupení velmi upravím a také velmi zkrátím. Určitě podporujeme, jsem z poslaneckého klubu Úsvit, zřízení té komise. Tady v té věci souhlasím s tím, co řekl přede mnou už kolega Laudát. Pokud v té stavbě jsou materiály, a tyto informace veřejně jsou dostupné, které tam být nemají, tak si myslím, že je to naprosto jasné. Už odešel bohužel ministr dopravy Prachař, který tady před chvílí hovořil o tom, že na jiných stavbách jsme přišli o částky za valorizaci, které prostě nebyly nárokovány.

Pokud tam jsou materiály, které tam být nemají, a indicie jsou zjevně takové, že tam takové materiály použity byly, tak minimálně já nechci být soudcem ale minimálně vidím odpovědnost, tam se shoduji s kolegou Laudátem, v dozoru stavby. Já jsem nějakou dobu působil jako stavbyvedoucí, setkával jsem se s dozorem stavby, tak se proboha ptám co tam dělal ten dozor stavby? A ještě bych chtěl zmínit jednu věc, která mi už několikrát probleskla hlavou, která se vám bude zdát, že nesouvisí s touto záležitostí, ale obecně tam souvislost je. Když jsme byli na jedné ze zahraničních cest, tak jsme v Arménii mluvili s arménským ombudsmanem a ten nám řekl informaci, že měli sektor, který byl trvale problematický, nefungoval, byl to sektor, kde byly absolutní problémy dlouhodobě, trvale. A dnes jim údajně poměrně slušně funguje. Nezměnili vůbec nic, nezměnili žádný zákon, nezměnili žádný systém, nezměnili žádné mechanismy.

Já si myslím, že pokud bude personální politika dělána tak, že tam bude nominován člověk, který opravdu chce tyto věci řešit, tak nebudou muset vznikat různá jiná opatření a ty věci půjdou samy. Samozřejmě podporuji zřízení vyšetřovací komise a věřím, že odstartuje to, o čem se tady dlouho mluví, že máme dálnice, silnice předražené, že se u nás plýtvá, že tyto zakázky častokrát nerealizuje ten, kdo je vyhrál, ale třetí, čtvrtý, pátý subdodavatel v nějaké větvi subdodavatelů, takže zisky zůstávají někomu za nějakou přefakturaci a za málo peněz to pak realizuje ten chudák na konci, což jsme možná i v tomto případě tady toho svědky.

A kladu si ještě jednu otázku. My jsme tady v naší republice byli svědky toho, že došlo k nějakým haváriím a neštěstím při stavbě mostů.

Jak je to možné? Děkuji za slovo. Děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana ministra Prachaře a poté se připraví pan poslanec Blažek. Prosím, máte slovo.

A když jsem hovořil o valorizacích a o soudních rozhodnutích, o arbitrážích, které nám jasně říkají, že tady došlo k neoprávněně vyplaceným finančním prostředkům, tak jsem měl na mysli skutečně dálnici D47, ke které tady vedeme diskusi o zřízení vyšetřovací komise, nikoliv k dalším jiným valorizacím, které nejsou předmětem. Tolik jenom na doplnění. Co se týká subdodávek a ostatních záležitostí, věřím tomu, že Poslanecká sněmovna se bude vážně zabývat zákonem o zadávání veřejných zakázek ve smyslu dikce evropské směrnice platné od února letošního roku a najde dostatek odvahy, aby změnila zákon o zadávání veřejných zakázek, které potom investorským organizacím dají daleko širší mandát, jak s našimi zhotoviteli, kteří se chovají tak, jak se chovají, můžeme naložit. My jsme udělali maximum pro to, abychom dokládali, a znova to opakuji, právní kanceláři, která vzešla z veřejného výběrového řízení a zastupuje dneska stát ve sporu se zhotoviteli zhotovitelé jsou naprosto jasní: je to konsorcium vedené společností Eurovia. Za mé krátké doby jsem několikrát s tímto konsorciem jednal za účasti právních zástupců jak státu, společnosti Weil, tak se zástupci protistrany, s právní kanceláří pana Pokorného, který zastupuje v tomto soudním sporu zhotovitele, Eurovii. Já si myslím, že je důležité, aby pokračovaly tyto soudní spory, aby se zjistilo, kdo je za tyto vady, které Ředitelství silnic a dálnic jasně identifikovalo, popsalo a žalovalo. Je také potřeba říct, že v této kauze bylo podáno už několik trestních oznámení a policie v Ostravě všechna trestní oznámení odložila. Poslední odložení tohoto trestního podání jsme dostali v pondělí tento týden. Takže je potřeba se opravdu i zabývat, proč policie neustále odkládá trestní oznámení, které podává Ředitelství silnic a dálnic. Já jsem pro to, aby tato vyšetřovací komise vznikla, protože otázek je tady víc. To není jenom kvalita stavby, odpovědnost manažerů, ale je tady i otázka, jak byl celý tento proces řízen, a proto se znova přimlouvám, aby Poslanecká sněmovna takovouto komisi schválila. Já děkuji panu ministrovi a poprosím pana poslance Blažka, aby ještě chvilku posečkal, protože tady mám faktickou poznámku pana poslance Volného. Ten ji ruší, takže máte prostor, pane poslanče.